Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobré dopoledne.

Dávám procedurální návrh na přerušení této schůze, a aby byla bezprostředně poté zahájena přerušená schůze, dokončili jsme ten novičok a pak se vrátili k agendě, kterou máme na tomto jednání.

Ale procedurální návrh na přerušení této schůze samozřejmě dám bez rozpravy hlasovat. Požádám vás o novou registraci. Rozhodneme o tom, jestli je Poslanecká sněmovna ochotna přerušit 13. schůzi Poslanecké sněmovny a vrátit se ke schůzi 14., na které nebyl dostatek poslanců. Počet přihlášených se ustálil. Rozhodneme v hlasování číslo 162, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení 13. schůze. Kdo je proti? Děkuji vám. Váš návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Bartoška. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. V rámci proběhlého hlasování si dovoluji konstatovat, že stávající opozice začíná někde tady a končí tamhle .

Já to respektuji. Je to plná vůle vytvořit většinu. Ale shodneme se na jedné věci, že i menšina má mít právo promluvit. Samozřejmě jsme svolali mimořádnou schůzi, zařadili jsme bod. Ani v jednom případě jste nechtěli, aby tato věc byla projednávána v rámci řádné rozpravy. To je potřeba si uvědomit. To znamená, nechováte se jako gentlemani. Nenecháváte možnost menšině, aby mohla diskutovat v rámci mimořádné schůze, v rámci jasně zařazeného bodu. A jinak k vám, pane předsedo , byť zde není přítomen, tak prostřednictvím předsedajícího. Když jste přerušoval schůzi, tak jsem chtěl dát námitku proti postupu předsedajícího, protože přerušit schůzi na neurčito do té doby, než se domluví předsedové klubů, to je v podstatě, jako kdybyste nás poslal do háje s tím, že se o tom už nechcete do budoucna vůbec bavit. Jestliže nechcete rezignovat na svoji pozici předsedy Poslanecké sněmovny jako toho, který koordinuje činnost Poslanecké sněmovny, vaším úkolem bylo přerušit, svolat předsedy poslaneckých klubů a domluvit se na dalším postupu. Způsob řešení, který jste zvolil, jasně vypovídá o tom, že to byla dopředu domluvená strategie, která nechtěla dát prostor opozici, aby se ten bod řešil. Tolik za mě. To byl pan předseda Bartošek. Nyní máme řádně přihlášeného k programu schůze pana kolegu... Ale přednostní práva vnímám od pana kolegy Kalouska a Bělobrádka.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Myslím si, že by tam mělo být usnesení, které se týká především komisí, a to stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství a stálé komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. Nemyslím si, že je rozumné, aby tam bylo usnesení, které se týká zahraničního výboru, protože zahraniční výbor k tomu není ze zákona zřízen, aby se věnoval zprávám tajných služeb. Jsem přesvědčen, že co tady zaznělo, že se tím nemáme zabývat, že ty stálé komise jsou orgány Sněmovny, a vlastně vám tady mohu opět říct, že ten návrh je dán i proto, aby byl dán prostor skutečně oběma předsedům, aby vás tady seznámili s tím, jak a co probíhalo na těch jednotlivých stálých komisích, které se týkají právě novičoku.

No samozřejmě. Ale problém je v tom, že pan prezident něco řekl, dá se to dohledat z veřejných zdrojů, je to zaznamenáno, a k tomu se vyjadřovaly obě komise, které jsou Sněmovnou k tomu zřízeny. A je dobře, aby se o tom tady promluvilo, protože to má mezinárodní dopad. Je důležité dát jasný signál dovnitř i vně České republiky, jak to tedy bylo.

To znamená, jsem přesvědčen, že máme mít tuto schůzi. To, že byla dohodnutá, a pak jste to svalili někteří, to je jedna možnost. Na druhou stranu také si myslím, že předseda Sněmovny , který tady není, předseda Sněmovny nemůže říct: tak mi přijďte říct, co jste vymysleli. Předseda Sněmovny je tady od toho, aby Sněmovnu řídil a aby svolával orgány, které se mají dohodnout.

Jsem přesvědčen, že v tomhle případě nechcete mimořádnou schůzi.